Související administrativní i finanční zátěž dopadající jak na lékaře, tak na pacienty přitom neodpovídá jejich přínosům a nakonec neplní ani cíle, pro které byly zavedeny. Ostatně také z těchto důvodů byly například ve Spolkové republice Německo již ke konci roku 2012 zrušeny poplatky za ošetření u lékaře. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky došlo sice okamžitě po zavedení regulačního poplatku za ambulantní ošetření k poklesu z přibližně 129 milionů na 107 milionů vyšetření ročně, nicméně v bezprostředně následujícím roce 2009 již opět počet vyšetření stoupl na přibližně 116 milionů ročně, kde se udržuje i nyní. Regulační funkci poplatků lze tedy považovat ve srovnání s poplatkem za využití pohotovosti za značně omezenou. Poplatek za recept, resp. v době zavedení poplatek za položku na receptu, sice snížil počet ročně vydaných receptů, ovšem nijak zásadně se neprojevil v celkové spotřebě léčivých přípravků. Je to především lékař, který musí znát zdravotní stav pacienta a podle toho rozhodnout, zda léčivý přípravek předepíše, či nikoliv. Jen stěží je poté možné takový poplatek považovat za regulační a zatěžovat povinností jeho úhrady pacienta, který je navíc již zatěžován u velké části léčiv spoluúčastí ve formě doplatků. Současně vzhledem k řadě dalších faktorů působících v oblasti cen a úhrady léčiv mají poplatky za recept pouze marginální vliv na čerpání finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění na lékárenskou péči, proto se jejich zavedením nerealizovala úspora ani v této oblasti. Cílem navrhované právní úpravy je tedy zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou regulačního poplatku za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubního lékařství. Tento poplatek zůstane jako jediný zachován, a to ve stávající výši 90 korun. Principiálně zůstanou zachovány také výjimky z jeho hrazení, jakož i stanovený účel použití vybraných poplatků, to znamená, i nadále bude platit, že poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací příslušného zdravotnického zařízení. Na závěr je třeba uvést, že výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb ze zrušovaných poplatků bude těmto poskytovatelům kompenzován.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh odstraňuje právní úpravu, která ve vztahu k pojištěncům vyhledávajícím potřebné zdravotní služby představuje zátěž a přitom nevede k významně efektivnějšímu využívání zdravotních služeb, a proto se na vás obracím s žádostí o podporu.

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že i když jsem náhradní zpravodaj, tak že mám velice ulehčenou úlohu svým předřečníkem, panem ministrem, protože si myslím by bylo nošením dříví do lesa tady opakovat to, co řekl pan ministr. Víte, že cílem tohoto návrhu zákona je zrušení všech poplatků kromě pohotovostních služeb dospělých, dětí a zubních lékařů, kompenzován je výpadek zvýšení platby za státní pojištěnce a to je asi tak všechno. Souhlasím s tím, co řekl pan ministr. O poplatcích tady byla již řeč, také jsme o tom diskutovali několik dní. Děkuji za pozornost. Otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zrušení zdravotnických poplatků v Úsvitu podporujeme. Je to zcela v souladu s naším volebním programem. V diskusi o zdravotnických poplatcích bychom si ale měli hned v úvodu jasně říci chceme opravdu to, co se tu veřejně léta deklaruje, tedy zamezit zneužívání lékařské péče? Pakliže ano, tak potom tím posledním, co by mělo být zpoplatněno, je podle našeho názoru lékařská pohotovost.

Naopak, Česká republika před sebou tlačí velký problém, kterým je finanční nedostupnost kvalitní zubní péče pro chudší lidi. Po celém světě rozeznáte chudé od bohatých právě podle zubů. To, co nám připadalo jako antikapitalistická propaganda, je dnes bohužel realitou. Podívejte se svým spoluobčanům na zuby a hned uvidíte, jak hluboko mají do kapsy. Bude to často velmi smutný pohled do české reality. Krom časté bolesti přinášejí následně i další choroby, včetně kardiovaskulárních.

Samozřejmě, standardní lékařská pohotovost je složitější problém. V České republice nějak zmizel koncept rodinného lékaře, takže když vám dítě večer zvrací, prostě nemáte volbu a musíte na pohotovost, často jedinou v okrese, a to bez ohledu, zda jde o hloupost, nebo ne. Riskovat nesmíte a nemůžete.